Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené poslankyně, páni poslanci, před námi je projednávání zásadního materiálu státního rozpočtu na příští rok, na rok 2014.

Pokud neschválíme vládou navrhovaný zákon o státním rozpočtu do konce prosince, začne se hospodaření státu řídit rozpočtovým provizoriem. To už tady dneska několikrát zaznělo.

Nechci zde dlouho mluvit, protože na to nejsem zvyklý. Zapomeňme prosím na osobní, politické a jiné ambice. Mějme na paměti, že jsme pod veřejným drobnohledem a můžeme ukázat, že se dokážeme na skutečně zásadních věcech dohodnout. Samotný rozpočet je vládou v demisi naplánován se schodkem 112 miliard, jak tady zaznělo. Nejsme autory tohoto návrhu a v žádném případě nechceme negativní trend vyššího schodku rozpočtu obhajovat. Zároveň ale nemáme čas na to, abychom do návrhu rozpočtu zásadně zasahovali a přesouvali jeho položky. Pokud se naše hnutí dohodne se svými partnery a stane se součástí koaliční vlády, budeme požadovat, aby se budoucí kabinet v koaliční smlouvě zavázal, že vytvoří rozpočtovou rezervu ve výši několika miliard korun. Tuto rezervu vytvoříme úsporami v provozních nákladech jednotlivých resortů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za pozornost a doufám, že jednání o rozpočtu ukáže, že tato Sněmovna chce a také bude pracovat ve prospěch naší země.

Myslím si, že nemusíme čekat na ukončení koaličních jednání, jmenování vlády apod. Myslím si, že dneska můžeme jasným způsobem stanovit limity. Souhlasím s tím, že dneska není čas ani prostor, abychom dělali přesuny mezi kapitolami, ale to také není úkol prvého čtení.

Není to žádné vymyšlené přehnané číslo.

Vychází se z tohoto materiálu a ten se jmenuje příprava státního rozpočtu. My jsme žádný návrh rozpočtu neschválili, neuzavřeli jsme debatu a je nefér vytahovat pracovní dokument, s kterým mnozí ministři nesouhlasili a chystali se na další debatu, a říkat: proti tomu, co navrhovali oni, my navrhujeme tohle.

To jenom pro ty, kteří říkají oproti minulému návrhu. O jednom z důvodů už mluvil pan poslanec Faltýnek. Otočení trendu: 112 miliard proti 100 miliardám, plánovaným v letošním roce.

Co tam považujeme ovšem za strukturální chyby, a pak se k tomu vrátíme, doufám, ve výborech a v druhém čtení, je nízká podpora vědy a výzkumu.

Další věc, která si myslíme, že tam je chybně.